Pokud se tady zmiňovala záležitost, kdo stanovil výši spotřební daně, které ministerstvo.

Otázka té připomínky. Přiznám chybu částečně vlastní a chybu svého resortu.

Ano, Miroslav Kalousek určitě může oprávněně namítnout, a kdokoli, kdo tady sedíte, ministr to má vědět. Denně podepisuji možná desítky kilogramů materiálů a není v lidských kapacitách ministra všechny přečíst. Na rovinu říkám otevřeně, přiznal jsem to i novinářům, ano ta chyba se stala, udělal jsem opatření, aby se příště systémově taková chyba neopakovala. Nicméně věcně diskuse o tom, jestli biopaliva ano, či ne, tato debata se odehrála v srpnu loňského roku, kdy na vládě byl schválen materiál podpory využití biopaliv v dopravě do roku 2020.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Eviduji tři faktické poznámky, první je pan poslanec Laudát, po něm pan předseda Kalousek a poté pan poslanec Korte.

Máte slovo, pane poslanče.

Možná byste, pánové, co jste tady tak pro to holdovali, zatím jsem zaevidoval tři, mluvili jinak, kdybyste se šli v zimních měsících napást na řepkové pole.

Děkuji za dnešní diskusi.

Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Já jsem byl zvyklý ty zásadní tedy číst. Ale dobře. Připustímeli, že jste nevěděl, co připomínkujete, pořád ještě platí, že ta připomínka nebyla stažena. Ministerstvo zemědělství neřeklo, že to není pravda. Pro vás jenom přestala být zásadní. Přestože dál jste přesvědčen v připomínkovém řízení, že řepka škodí krajině, už to pro vás není tak zásadní a jste ochoten smířit se s tím, že ministr financí napsal: nevyhovuje se. To se stalo. Ta připomínka je tady dál, platí, Ministerstvo zemědělství říká: škodí to krajině, pouze pan ministr už to nevidí až tak zásadní. To je skutečný stav. Pokud to pro vás už není zásadní, prosím, ale pro nás to zásadní je, když váš úřad tvrdí, že to škodí krajině, a tvrdit to nepřestal. To za prvé. Za druhé, prosím, máli být stoprocentní přimíchávání 4 až 6 %, nemáme s tím žádný problém, ale potom zdaňme naplno čistá biopaliva. Byznys s čistými biopalivy pojede dál, protože to bude atraktivní palivo cenově, ale vedle se bude povinně přimíchávat a sečtou se efekty dvou podpor a to je přesně to, proti čemu já tady protestuji. Zaveďme povinné přimíchávání a zrušme daňové zvýhodnění, pak to bude přesně tak, jak to po nás chce Evropská komise. Ale vy to chcete dvakrát! Děkuji. Nyní pan poslanec Korte a připraví se pan poslanec Volný. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr pasáček vepřů nám vysvětlil velmi podrobně, proč je třeba přimíchávat biolíh do pohonných hmot.

Pane poslanče, já bych vás zase požádal, abychom se navzájem oslovovali bez vzájemných urážek. Nyní požádám pana poslance volného o jeho faktickou poznámku.

Je to věc, která nemá v Evropě vůbec srovnání, a myslím, že to má daleko větší neblahé dopady do půdního fondu, do ekonomiky státu a do blahobytu našich občanů.

Děkuji za slovo. Nebyl jsem ve Sněmovně, když tady sociální demokracie a další strany prosadily, nalevo, jediná ODS má čisté svědomí z tehdejší doby. Myslím, že to byl rok 2004, zákon o podpoře obnovitelných zdrojů. Nebyl jsem tady, když jedna sociální demokratka, která se té problematice vůbec nevěnovala, sem předhodila pozměňovací návrh při dalším projednávání a nasměrovala to na trajektorii tunelování veřejných i privátních zdrojů, spotřebitelů energie, ale hlasoval jsem pro to, aby byl solární byznys zdaněn.